Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Připomínám, že na základě dohody z grémia bychom v případě dřívějšího ukončení tohoto bodu pokračovali projednáváním pevně zařazených bodů, nejdříve však v 10.30.

Dnes máme 3. prosince a narozeniny slaví náš vzácný kolega Rostislav Vyzula, kterého tady nevidím, nicméně mu aspoň na dálku, zřejmě na Moravu, přeji všechno nejlepší.